Chtěla bych vás požádat o podporu předkládaného materiálu. Jedná se o změnu, která byla projednávána napříč politickým spektrem, a není účelné její přijetí odkládat. Proto jsme si dovolili navrhnout, aby s návrhem novely vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas již v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji a poprosím zpravodaje, pana poslance Kamala Farhana, aby se ujal slova.

Druhá novelizace tohoto zákona rozšířila okruh subjektů kompenzačního bonusu též o společníky vybraných společností s ručením omezeným.

Tato vazba zajišťuje nezbytnou minimální úroveň kontrolovatelnosti ze strany veřejné správy. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem poslaneckého Děkuji.

Já sama osobně jsem v této záležitosti podala opakovaně řadu pozměňovacích návrhů k jednotlivým zákonům, které vládní poslanci vždy zamítli, stejně tak, jako zamítli návrh SPD na zařazení mimořádného bodu na jednání Sněmovny, který by se zabýval právě akutní pomocí těmto občanům. Je tedy smutnou skutečností, že tato pomoc přichází velmi pozdě.

Kromě svého zpoždění navíc tento vládní návrh obsahuje i některé nedostatky. Největším z nich je to, že na bonus pro osoby samostatně výdělečně činné a pro společníky eseróček opět nemají nárok ti živnostníci a podnikatelé, kteří si přivydělávají na takzvané částečné pracovní úvazky v klasickém zaměstnaneckém pracovním poměru, což v praxi znamená, že živnostník, který pracuje na nějakou formu pojištěné dohody s příjmem například 10 tisíc měsíčně, nyní na finanční pomoc od státu nárok mít bude, kdežto jiný živnostník, který dělá třeba úplně tu samou práci na stejném pracovišti a se stejným příjmem, ovšem v rámci zaměstnaneckého poměru, ten nikoli. Nepřijde vám to nelogické?

Ostatně obdobný návrh jsem již podala v dubnu. Znovu opakuji, neexistuje žádný důvod pro tuto současnou nespravedlnost, protože v obou případech se jedná o osoby, které vedle svého podnikání pracují jako zaměstnanci řádně platící ze svého zaměstnání daně, zdravotní a sociální pojištění.

Jestliže ovšem vláda požaduje projednat tuto novelu ve zkráceném řízení a schválit ji už v prvním čtení, je zde nyní velké dilema. Buď trvat na standardním projednávání a k tomuto pozměňovacímu návrhu se pak řádně přihlásit, ale současně tím významně prodloužit čekání ostatních takzvaných dohodářů a živnostníků na zaslouženou finanční podporu, anebo se pro tuto chvíli možnosti podat tento návrh vzdát a bojovat o pomoc živnostníkům, kteří současně pracují na částečné pracovní úvazky v pracovním poměru a kteří dosud už snad jako jediná skupina nedostali od státu ani korunu kompenzace, byť často museli na dlouhou dobu zavřít své provozovny, jinou cestou a jiným způsobem. Například samostatnou novelou zákona o kompenzačním bonusu.

Děkuji za pozornost. Děkuji. A s přednostním právem paní poslankyně Kovářová, která dnes zastupuje klub. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, za klub STAN vítáme tento návrh každopádně. Jenom je třeba zopakovat, že takovýto návrh tady byl již před několika měsíci, by se dalo říci.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, opravdu prosím o klid. Umožněte vystoupení své kolegyni.